Snížili jste spotřební daň korunu padesát no o ničem, kde se to projevilo? Pro lidi jste měli něco udělat.

Udělejte to tak, aby lidem jste pomohli bez toho, aby někam šli, aby je někdo zkoušel, jaký má příjem, aby nevyplňovali ty formuláře. To jsme vám chtěli říct.

Je to lež.

A pokud to chcete reprivatizovat, my vám budeme držet palce. Myslím, že asi perspektivně je to důležité, ale myslím, že už je to passé.

Takže to je ta realita, to je to, o čem to je. A my samozřejmě tady každý den čteme nesmysly o tom, co jsme udělali špatně.

Děkuji za pozornost. Přečtu omluvy na dnešní den, na celé jednání se z důvodu nemoci omlouvá paní poslankyně Helena Válková a dále dnes z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Staněk. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti. Mně to nedá, já musím přece jenom reagovat na to, co jste slyšeli, protože pan poslanec Babiš tady shromáždil celou řadu pozoruhodných vět.

Ale pojďme některé věci trochu nasvítit. Já jsem si tady dokonce i zapsal některé citace.

A pak také kritizoval, jak to vlastně všichni zprivatizovali.

V pozadí prodeje stál Andrej Babiš s firmou Agrofert, který Unipetrol dva roky předtím od Zemanova kabinetu privatizoval, ale pro údajně příliš vysokou cenu od privatizace po roce upustil.

Ale to zdaleka nebylo všechno. Tady jsme slyšeli, jak teď Andrej Babiš intenzivně podporuje Alexandra Vondru v tom, aby se podařilo zpátky uvolnit emisní povolenky, tak pojďme jenom trochu vzpomínat. Rok 2017 to myslím, že byla vláda Andreje Babiše u moci, a podporovala reálně pravý opak. Podporovala to, aby se naopak povolenky významně zdražovaly. Tak to jsou konkrétní fakta, která je možné snadno dohledat. Slyšeli jsme tady, jak se Andrej Babiš zasloužil o Dukovany. No, o tom něco víme všichni a je to docela dobře zmapováno. Víme dobře, jakým způsobem jednal tehdejší ministr průmyslu a obchodu a snažil se, aby se do toho kontraktu zapojilo Rusko a Čína. To je přece známé nám všem. To byla spíš brzda a ještě větší riziko, jak by to mělo ve skutečnosti dopadnout.

A samozřejmě udělal i ten další krok.